Dobré dopoledne. Děkuji, pane předsedající.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, důvody pro předložení vládního návrhu zákona

Já vám děkuji za to, že to budete respektovat. Prosím, pane ministře, pokračujte. Děkuji.

Vládní návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů konzultovaných s Ministerstvem práce a sociálních věcí. S výše uvedenými pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení výboru pro sociální politiku paní ministryně souhlasí. V této souvislosti by chtěla paní ministryně výboru pro sociální politiku poděkovat, tak takto činím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o propuštění tohoto vládního návrhu zákona do třetího čtení. Děkuji. Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo předkladatele. Dne 11. února 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a v přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že neníli při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V daném případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro sociální politiku jako jedinému výboru, a proto je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 296/1. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro sociální politiku pan Jaroslav Zavadil a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Máte slovo. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové.

Myslím, že to jsou ty nejdůležitější změny, které provedl výbor pro sociální politiku.

Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.